A řešil jsem tam další věci. Protože tady vznikla situace, kdy jsme obviňováni, že nespolupracujeme, protože nechceme schvalovat nějaké zákony ekonomického charakteru nebo nějaké zákony politického charakteru jako volební zákon, ale já si myslím, že zkrátka prodloužení nouzového stavu není o že to má dopad na rozpočty, ano, ale že bychom se měli oprostit od politiky, a bohužel se to nedaří. A včera večer, když jsme to řešili s vicepremiérem Hamáčkem, tak jsem a je pravda, že ten impulz přišel od pana poslance Miholy znovu kontaktoval opoziční strany a nakonec jsem svolal dnes schůzku v půl deváté ráno, požádal jsem o přerušení schůze a jednali jsme dvě hodiny.

Pokud to nastane, tak samozřejmě budeme kraje podporovat, ale je potřeba si uvědomit, že potom naše možnosti budou omezené. A není to o Babišovi, který všechno řídí.

Dokonce byl dneska ráno návrh, že uděláme usnesení vlády.

Velice konkrétně, ne jenom nějaké teze.

To je zákon, který předkládá Ministerstvo zdravotnictví, a ano, už asi měl být dávno připraven. Ale jestli nám to vyřeší a pokud vím, tak nám to nevyřeší situaci, že bychom se zbavili schvalování nouzového stavu, tak ani to nebude řešení. A potom samozřejmě je to o tom, že jsou tady návrhy ekonomického charakteru. Jsme schopni tyhle návrhy řešit v rámci rozpočtu.

Myslím to vážně. Rozhodně odmítám to, že bych nechtěl jednat. Když jsem osloven, tak jednám. Jednali jsme dvě hodiny a byl jsem obviňován, že moje slovo neznamená nic, že je potřeba usnesení vlády.

Jsme stále připraveni s opozicí to řešit.